Že jsou tam i dobré věci, abych je pojmenoval, tak zcela určitě je to oblast pohřbů ještě nenarozených dětí.

Ale je tam řada věcí, které se mi nelíbí, a věřím, že k nim na výboru v nějaké rozumné diskusi, a ne tak, jak jste ji začala, paní ministryně, přijmeme rozumné stanovisko. Děkuji vám za pozornost a velmi prosím, abyste, paní ministryně, garanční výbor nepeskovala způsobem, jakým jste to tady udělala, protože to by nebylo dobře. Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Pan místopředsedo, také na úvod musím říci, že čas strávený s paní ministryní na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nepovažuji za ztrátu času ani za ztrátu peněz daňových poplatníků, jak tady zaznělo, a to ani přesto, že výbor si na svém minulém zasedání odhlasoval pětiminutovou přestávku proto, aby naše paní předsedkyně vysvětlila paní ministryni, kdo že to řídí na tom výboru. Takže i když se paní ministryně chová tak, jak se chová, já osobně to nepovažuji za ztrátu času a vůbec mi nevadí, že to neposlouchá. My jsme na tom výboru pochopili, že paní ministryně si vykopala ten příkop, o kterém tady mluvil můj pan předřečník, a že už to lepší nebude. Nicméně jak jsem řekl, ten čas jsem nepovažoval za ztracený mimo jiné proto, že jsme tam také otevřeli otázku občanského sdružení Tobit a paní ministryně nám odpovídala na některé otázky. Přesto bych asi tuto otázku tady ještě rád otevřel a položil nějakou doplňující otázku, na co jsem nepřišel během zasedání výboru. A myslím si, že to je právě důkaz toho, že ten výbor a další jednání na plénu Sněmovny má svůj význam. Už tady jeden z mých předřečníků, pan kolega Šenfeld, citoval z otevřeného dopisu poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny, který jsme dostali od asociací, které se v této oblasti pohybují, pracují.

Platný zákon umožňuje čerpat pohřebné pouze od hmotnosti 500 gramů.

Na tom by možná nebylo nic špatného, kdyby jak se zdá, že si na tom svůj byznys založil občanský spolek Tobit, a proto bych byl rád, aby nám to tady paní ministryně osvětlila.

Byl bych docela rád, paní ministryně, kdybyste tady osvětlila, jaká je role pana náměstka, případně sekčního ředitele teď se omlouvám, nevím, jakou má přesně funkci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jakou má roli při zpracování novely tohoto zákona. Jakou má roli v občanském spolku Tobit a co s tím osobně hodláte dělat, protože tady to podezření ze střetu zájmu je, myslím, velice, velice vážně. Já vám také děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Fiedler.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych jen zareagoval na rozpravu, která tady proběhla.

Díval jsem se do sněmovního systému a trochu mě překvapilo, že tam nejsou žádné pozměňovací návrhy v tomto duchu. Jenom bych chtěl upozornit pana kolegu, že pokud něco navrhuje a chce něco vyřazovat nebo něco měnit, tak by bylo dobré také podávat k tomu patřičný pozměňovací návrh, jinak je to pouze plané řečnění populistické. Děkuji. Nikoho nevidím. Prosím, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda za to, co se tady všechno otevřelo, protože samozřejmě výkonná moc, exekutiva Poslanecké sněmovny, jsme vám naprosto podřízeni. Já osobně jsem vám o to víc podřízená, protože nejsem poslankyně tohoto parlamentu.

Pokud výbor pro veřejnou správu, který já respektuji, a přítomní poslanci vědí, že se vždy snažíme najít nějaké kompromisy, něco projednat.

Samozřejmě každý poslanec má na to právo. Takže na garančním výboru, na kterém nyní, předpokládám, pokud se nezamítne tento zákon, se budeme bavit o tom samém, Ministerstvo pro místní rozvoj bude připraveno, bude velmi aktivní, bude s vámi komunikovat samozřejmě jako výkonná moc, stejně jako já, stejně jako moje náměstkyně, stejně jako v tuto chvíli dosavadní referent pan Kotrlý, a vysvětlíme vám vše, na co jste se ptali.

Já osobně opravdu musím říct, že jsem trochu v šoku, co tady všechno dneska padalo. Ten zákon nevznikl jen tak od stolu Ministerstva pro místní rozvoj. Když jsem nastoupila do funkce, tak za mnou přišlo Sdružení pohřebnictví, předalo mi nějakou novelu: Paní ministryně, dejte ji do Sněmovny. Pak za mnou přišly některé další osoby, které nebudu jmenovat, protože sedí v tomto sále a já jsem jim podřízená, daly mi jinou verzi novely: Ministryně, dej ji do Poslanecké sněmovny.

Pokud podlehnete různým věcem, které vám přišly v dopise, který tady já ani nemám, ale budiž, tak v pořádku.

Já jako pokorná exekutiva vám sdělím naši obhajobu tohoto zákona, samozřejmě na garančním výboru. Nicméně bych si velmi přála víte, vy mě často nazýváte někým arogantním a podobně.

Stát nemůže nic. Já nemůžu jet na kontrolu. Nemůžu, já k tomu nemám pravomoc. A oni mě zvou, protože chtějí, abych věděla, že oni mají tu úpravnu, která vadí možná dvěma pohřebním službám v České republice.